Jenže to je marné, je to marné, je to marné, jak praví klasik.

Znamená to tedy, že oněch cca 160 víceméně nedemokratických států diktuje svoji vůli zbytku světa.

Izrael je přitom jediným demokratickým státem v regionu Blízkého východu.

Děkuji panu poslanci Kortemu. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Hodně z toho, co jsem chtěla na konto UNESCO vám povědět já, tady řekl můj předřečník pan kolega poslanec Korte. Asi si vzpomenete, že jsem tady před vámi stála 19. října 2016, kdy jsem navrhovala podobné usnesení, které se týkalo rezoluce schválené výkonnou radou Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu.

Poslanecká sněmovna přijala tento můj návrh usnesení, odmítla rezoluci. To usnesení znělo, že vyjadřuje zásadní nesouhlas s rezolucí schválenou, odmítá tuto rezoluci, která se nesla v nenávistném protiizraelském duchu, přičemž také pomíjí nejen židovské, ale i křesťanské vazby na svatá místa v Jeruzalémě.

Za třetí jsme přijali, že vyzýváme vládu, aby na základě dlouhodobých přátelských vztahů mezi Českou republikou a Státem Izrael využila všech prostředků a příležitostí k vyjádření negativního stanoviska České republiky k této rezoluci. Zároveň jsme v bodě 4 požádali vládu jako Poslanecká sněmovna, aby prostřednictvím Stálé delegace České republiky při UNESCO a prostřednictvím zástupce České republiky v Ekonomické a sociální radě OSN nehlasovala pro předmětnou rezoluci a protestovala proti politizaci UNESCO.

Bohužel v tom mezičase, a já říkám bohužel, naše vláda neudělala vůbec nic. Mě mrzí, a říkám to tady zcela otevřeně, že toto usnesení nemá jednu další část, která mně tam chybí. Čímž neříkám, že klub občanských demokratů toto usnesení nepodpoří. Ale budeme chtít hlasovat o jednotlivých návrzích odděleně a chceme, aby se hlasoval i náš návrh.

Členové vládní koalice, myslíte si, že byste nebyli schopni tyto finanční prostředky utratit efektivněji? ODS navrhovala, aby se tyto finanční prostředky převedly do obrany a bezpečnosti, konkrétně jsme navrhovali, aby to bylo na podporu kybernetické bezpečnosti. Vy jste tehdy náš návrh neodhlasovali. Ale já dneska věřím a mám naději, že pokud navrhnu v podrobné rozpravě toto usnesení, tak že se k němu dnes připojíte. Protože ano, můžeme se jako Poslanecká sněmovna odmítavě vyjadřovat ke všemu, co tady říkal kolega Bartošek i pan zpravodaj Čihák já s nimi naprosto souhlasím. Ale na druhou stranu je to málo! To usnesení je slaboučké. My skutečně potřebujeme, aby tam byla nějaká represe vůči této organizaci.

Usnesení načtu následně v podrobné rozpravě. A pokud skutečně dneska chceme udělat nějaké gesto, ne pouze slovní, tak udělejme to, o co jsem vás prosila už v měsíci prosinci.